Použil jsem infrastrukturu v České národní bance. Vyšlo to tak levněji, ale taky by to klidně mohlo být na Ministerstvu financí.

Teď se nebudu dál rozvíjet tím, jak rád a často mluví pan ministr Babiš o snižování státního dluhu.

Používá jenom kroky svých předchůdců. Já jsem tomu rád, ale zatím neudělal nic, co by to mohlo zlepšit.

Jedna z nejkomplikovanějších diskusí byla právě u zdravotních pojišťoven.

Sociální demokracie jasně deklarovala, že když tam nebude aspoň těch pět let, že to prostě nemůže podpořit a nebude s tím souhlasit. Co s vámi provedl ministr financí teď, že najednou si to umíte představit daleko dřív?

A já avizuji ve druhém čtení stejnou vůli. Ale právě proto, že ta diskuse proběhla, právě proto, že jsme jasně řekli do toho světa, jak těm zdravotním pojišťovnám, tak tomu bankovnímu sektoru, kdy s tím má, může a musí počítat, tak jsem přesvědčen, že to nesmíme změnit, protože bychom se nechovali fér.

Děkuji za slovo.

To znamená, že ty volné finanční prostředky, které normálně používají banky k tomu, aby poskytovaly úvěry a obchodovaly s nimi na trhu, že to množství volných finančních prostředků se v čase zmenší.

Pan ministr financí je sám podnikatel a myslím si, že musí dobře vědět, že měnit pravidla hry v průběhu zápasu je vždycky složité. V okamžiku, kdy si vezmu nějaký úvěr a stát mi změní podmínky, pak nemůžu než na ten stát být naštvaný. Myslím si, že předvídatelnost v tomto ohledu by měla být jasná a zřetelná, s termínem by se hýbat nemělo, stejně jako je na pováženou, jestli má stát sahat na finanční prostředky, které mu nepatří. Ani já bych také nenavrhoval zamítnutí v prvním čtení, ale prosím, aby ministr financí už končím nebo Ministerstvo financí předložilo opravdu zdokumentované dopady tohoto návrhu na ekonomiku tohoto státu, protože to nebude určitě jednoduchá a laciná záležitost. Ještě v rozpravě, pane zpravodaji, nebo už závěrečné slovo? Ještě v rozpravě, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Pokud ne, tak obecnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Ano.

I kraje i obce i vysoké školy atd.

Naopak to vylepšuje likviditu státu a samozřejmě vylepšuje to naše parametry, což má potom samozřejmě pozitivní dopad na naši emisi dluhopisů a na celkovou zadluženost země. Takže já si myslím, že je to dobré opatření.

Tak myslím, že z principu byste to měli podpořit.